Co se týká té další části otázky, která byla mířena na strukturu.

Takže nám začíná narůstat počet těch, kterým je šedesát a více, a to docela dramaticky.

Co se týká té poslední části otázky.

Děkuji panu ministrovi.

Pan ministr vlastně zmínil ty dva trendy, které jsem chtěl zmínit také.

A dneska je to 60 na 40.

Abychom měli ta čísla, a tady ten trend vidíme, tak si myslím, že máme přemýšlet o podmínkách pro mladé začínající. Jak je zatraktivnit, aby si to zkusili.

Na druhé straně tam máte svůj rozvoj nejvíc vázaný interními a vnitřními předpisy.

A z té debaty ještě jedna věc.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

A vlastně žádá data, pořádná data, která jsem chtěl, jsem finálně nedostal.

Děkuji.

Jenom bych trošku varoval před všemi těmi tabulkami ve světě, které chodí, že rozhodující pro začínajícího podnikatele je doba založení živnosti.

Podle toho, jestli chcete, tak vás znovu odhlásím. Požádám vás o novou registraci.

Ještě jsem zagongoval...